Já budu jen rád, když projde ten návrh, který bude co nejvýhodnější pro tuto skupinu obyvatel, protože oni si to zaslouží.

Prosím, paní ministryně, máte slovo. Děkuji.

To je první věc, kterou bych ráda připomněla. Druhá záležitost. Neustále tady padá, že musíme připravit systémový návrh této záležitosti, úpravy příspěvků na péči. Další věc, která tady padala, jak vznikly vlastně ty částky, které se navrhují, 6 tisíc u čtvrtého stupně a 4 tisíce u třetího stupně. No právě to je systémový návrh.

Asi se shodneme na tom, že péče jako taková by měla být náležitě finančně oceněna, a proto jsme přišli s těmi částkami 6 tisíc a 4 tisíce korun.

Padlo tady také, že máme nedostatečně financované sociální služby. Já si myslím, že ano. Budeme potřebovat připravit opravdu systémový návrh, který bude kopírovat demografický vývoj, ale zároveň bych ráda zdůraznila, že jsme připravili historicky nejvyšší rozpočet na sociální služby.

Připravujeme novelu lékařské posudkové služby. To, co jsem předložila v létě tohoto roku, je opravdu odvracení personální krize. Pevně doufám, že se nám to v Senátu podaří prosadit.

Děkuji. Já chci reagovat na průběh diskuse. Tady několikrát od několika řečníků zazněla slova o tom, že návrhy, které přicházejí, jsou populistické. Já tomu nemůžu věřit.

Ta byla vydiskutovaná skutečně už v minulém volebním období, jak zde zaznívá, jak jsme přišli na tuto částku.

Tím, že minulá Poslanecká sněmovna nestihla projednat tento tisk, tak pan senátor Plaček a jeho kolegové v podstatě okamžitě po volbách to téma zvedli a do Poslanecké sněmovny přinesli ten návrh znovu.

Dobré dopoledne. Já bych krátce reagoval na vystoupení paní ministryně Maláčové.

Ale už nehovořila o tom, že jak požadavek krajů, tak požadavek poskytovatelů sociálních služeb byl mnohem vyšší.

Také rozpočet nepočítá s tím, že končí některé individuální projekty z evropských fondů, které také v rozpočtu z národních zdrojů nejsou dofinancované.

Děkuji.